Ale hlavně dokud stát na jedné straně bude vydávat miliardy a desítky miliard na podivný a neprůhledný dar církvím, po tu dobu klub Komunistické strany Čech a Moravy prostě nebude diskutovat o tom, že by podpořil jakékoliv poplatky, protiústavní navíc ještě, poplatky ve zdravotnictví! Dalším přihlášeným s faktickou je pan poslanec Skalický. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, to, že poplatky budou v příštím roce velké téma, je naprosto evidentní a je legitimní je řešit. Ale řešme je jako komplexní systém, jako systémovou věc, ať už je názor zleva takový, nebo zprava takový. A to, co máme dnes na stole, je marginální, v uvozovkách marginální drobnost a byl bych jednoznačně pro a považoval za rozumnější, aby se ten čas zkrátil co nejméně (?). Proto je mně trošku i líto, že neprošel ten zákon v devadesátce, protože tímto krokem se zbytečně zdravotnická zařízení připravují o určité finanční prostředky, a znovu opakuji, komplexní regulační poplatky řešme úplně během příštího roku jako nový systém. Děkuji. S další faktickou je přihlášena paní poslankyně Semelová.

Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já bych chtěla prostřednictvím paní předsedající reagovat na pana poslance, který tu zmiňoval své pacienty, které údajně poplatky vůbec nezajímají.

A podívejte se na statistiky, jak se víc a víc rodin, víc a víc jednotlivců propadá nejenom na, ale i pod hranici chudoby.

Děkuji.

Je to přechod mezi krajskou a víceméně takřka fakultní nemocnicí.

Vy ne, o kousek vedle.

My hospodaříme se ztrátou. Hospodaříme s velmi velkou ztrátou. Regulační poplatky měly snížit počty pacientů.

Když proberu dlužníky, kteří dluží Klatovské nemocnici, kde pracuji, tak skoro polovinu tvoří senioři. Není to tím, že by nechtěli platit, ale většina z nich při delší hospitalizaci platit nemůže.

Děkuji.

Řešit zde budoucnost a minulost regulačních poplatků v zásadě nemá v tento okamžik žádný smysl.

Bohužel vůle v tento okamžik, jak se ukazuje, asi není, takže je o tom zbytečné asi dál debatovat. Děkuji. Další přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Svoboda.

Naprosto fakticky.

Víte proč?

Vážená paní předsedající, vládo, kolegové, kolegyně, určitě téma zdravotnických poplatků je závažné a myslím si, že to, co před chvílí říkal můj předřečník, je velmi důležité abychom se osvobodili od nějakých politikaření na toto téma a skutečně se zabývali tím tématem vlastním. A v této souvislosti chci opravdu velice jasně odmítnout to, co tady zaznělo od jednoho z mých předřečníků, od pana poslance Kováčika, že s tímto tématem spojuje tzv. dar církevních restitucí. Je to opravdu velmi nefér a podpásová hra, jestliže to zaznívá z řad těch, kteří způsobili tyto problémy a kteří i v oblasti zdravotnictví způsobili hluboký propad zdravotní péče v naší zemi, takže se tím musíme dodnes zabývat!